To byl ten hlavní důvod.

Mohu pouze říci, že náš záměr byl, aby testy byly ze seznamu německého institutu, který v zásadě má seznam testů, které prošly validačními studiemi.

Ale to je vše, co k tomu mohu říci, protože ty náklady skutečně nešly za Ministerstvem zdravotnictví. Děkuji panu ministrovi. Pane ministře, pěkně jste to přehodil na Ministerstvo školství.

Tuto ne, tady jsme byli pouze, řekněme, jako odborný aparát k dispozici kolegům ze školství a Správy státních hmotných rezerv.

Pokud jde o testování obecně, jak jste to správně popsala, tady mohu říci pouze to, že testování stojí měsíčně zhruba miliardu korun. To je miliarda korun zhruba za měsíc.

Tato interpelace končí.

Děkuji.